Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 198/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vlastimil Vozka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 198, což je Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013, byl řádně projednán hospodářským výborem parlamentu. Hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu pana Jaromíra Nováka, zpravodajské zprávě poslance Františka Laudáta a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013. Za druhé, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání této zprávy v hospodářském výboru, a dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Tolik usnesení hospodářského výboru. Já děkuji panu zpravodaji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím. Děkuji za slovo. Tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Gongem svolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování o navrženém předmětu usnesení.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 170, do kterého je přihlášeno 138 přítomných, pro 125. Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu 106.